Děkuji. Končím obecnou rozpravu. Vidím, že ano, proto prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych požádat, aby byl zákon schválen v tom znění, jak byl schválen vládou, ze dvou důvodů. Ten první je ta skutečnost, že lhůta pro adaptaci do českého právního řádu uplynula v červenci 2020. Česká republika je mezi posledními pěti zeměmi, které ještě neadaptovaly. Pokud si bude podnikatelský subjekt stěžovat na činnost platformy, a takovéto stížnosti podle mých informací už evidujeme, nebude účinný předpis, podle kterého lze postupovat.

Během mezirezortního řízení po prvním předložení návrhu nesouhlasil Svaz průmyslu a dopravy České republiky s výší pokut. S výší pokut také momentálně nesouhlasí Sdružení pro internetový rozvoj.

Mám tady příklady pro srovnání, nebudu to celé opakovat.

Děkuji, pane ministře. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás zdravím a budeme pokračovat projednáváním tohoto tisku. Jen připomínám, že byla vznesena námitka proti projednávání návrhu podle § 90 odst. 3, to znamená, že návrh bude pokračovat, jeho projednávání. Nyní poprosím pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Ukončili jsme tedy obecnou rozpravu, závěrečná slova proběhla a nyní pokračujeme v projednávání. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí, čili končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda má pan ministr opět zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj? Není tomu tak. Budeme hlasovat.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru?

Kdo je proti? V hlasování číslo 98 přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Pánové, ještě budeme hlasovat. Ano, děkuji. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru, proto se ptám, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Ne, není. A já nyní končím projednávání tohoto tisku a končím první čtení. Poděkuji panu ministrovi a panu zpravodaji. A rozhodli jsme tedy o tom, že tento tisk bude přikázán pouze hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Konstatuji, mám zde jedno sdělení, že s náhradní kartou číslo 32 bude hlasovat paní poslankyně Barbora Urbanová.